Cituji: Co je zásadní?

To jsou čísla, jak jsem řekla, z listopadu loňského roku. A teď bych pana vicepremiéra citovala přesně: Vzhledem k tomu, že tato vláda očividně pozbyla důvěru veřejnosti, musí na to Poslanecká sněmovna, která zastupuje tuto veřejnost, zastupuje občany České republiky, reagovat.

Ale ono to tak není.

Těch příkladů, kdy vláda zavírá oči před realitou a utíká před ní, je opravdu spousta.

Dobře, stalo se.

To by úplně stačilo.